Takže ta dočasnost má samozřejmě vliv na inflaci, takové dočasné opatření, a to je pravdivý argument, dočasně snižuje míru inflace, ale po skončení té dočasné doby zase zvyšuje. Úplně jiná debata je o trvalém řešení, například že něco, co má dneska vyšší sazbu, má trvale nižší sazbu to je ta politická debata: pokud naznáme, že tohle je produkt nebo služba, která by měla být trvale v nižší sazbě, tak to má protiinflační, respektive snižuje to inflaci, a to trvale. Tam to samozřejmě působí naopak.

Takhle se snažím tu debatu vést.

Tolik, pane poslanče Kolovratníku, ve stručnosti spíš argumenty. Určitě ještě v letošním roce dojde na politickou debatu minimálně na půdě Poslanecké sněmovny, která se bude věnovat těm dvěma základním otázkám, o kterých jsem mluvil, které produkty a služby mají být ve snížené sazbě, jestli máme mít jednu nebo dvě a jaké mají být hodnoty těchto daňových sazeb. Děkuji, pane ministře. Nyní mám zde přihlášeného s faktickou poznámkou, pana poslance Carbola.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Bylo věcné, takže i já budu věcná. Ano, tehdy se tam zavedly ty první tři položky, to máte pravdu, a nevím, jestli zaznívalo, že budou jediné, to skutečně nemohu potvrdit. To si myslím, že mohu tady tento citát použít.

Budeme pod záštitou mě jako místopředsedkyně rozpočtového výboru, budeme příští týden dělat kulatý stůl, ale já to nechci v žádném případě politizovat, bude to spíš na odborné úrovni.

Chápu vaše stanovisko k těm potravinám.

Máte pravdu, že jsme mohli přesunout, naše vláda řešili jsme jiné problémy, mohli jsme samozřejmě, řešili jsme jiné problémy, zvolili jsme tuto cestu.

Já si myslím, že jsme těch snížení daní, protože naše filozofie byla: vybereme lépe daně, vybereme je pomocí nástrojů, jako bylo kontrolní hlášení. Za to děkuju, že jste ho zachovali. Tam skončily karuselové podvody v této zemi. Čili já jsem chtěla říct: ano, je to politické rozhodnutí.